Informace byla předložena, hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla doručena jako sněmovní tisk 534/1 a 2. Prosím, aby se i v tomto případě ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Vlastimil Gabrhel a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

Já vám děkuji. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče. Když jsem vyzván, tak jednání výboru bylo klidné, konstruktivní, shodli jsme se, doporučujeme Poslanecké sněmovně vzít tuto zprávu na vědomí. Já vám děkuji. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k podrobné rozpravě a táži se, kdo se hlásí. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Dám hlasovat o návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že návrhy usnesení hospodářského i rozpočtového výboru jsou shodné, tak budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto usnesení? Je to hlasování s pořadovým číslem 300, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti žádný. Končím projednávání tohoto bodu.